Co je na tom nepochopitelného? Ale je to neoprávněné jednání a to paní ministryně přeskočila.

A jak správně řekla paní ministryně, to tady ještě není způsobena škoda nesprávným úředním postupem Finanční správy.

No, nebyl potrestán. Kde jsou vyčíslené náhrady za prohrané spory? Minimálně za právní zastoupení plus případná škoda, kterou bude stát platit.

I těm, kteří vyrobili sekeru daňovým poplatníkům 365 milionů.

Nikdy.

Zbaběle vystoupí až potom, kdy kolegové, kteří nejsou vybaveni přednostním právem, nemohou reagovat. Já nevím, kolik nám pan předseda Faltýnek příště přidělí času. Jeden hlas nestačí.

Vědomě jste to opakovaně minulý týden porušili.

Z toho jsme opravdu překvapeni.

A místo toho, aby přišlo trošku pokory, tak znovu, opakovaně porušujete jednací řád a ještě se tomu smějete.

To, že ho využije, není zneužití jednacího řádu.

Takže je to bohužel jenom na nás, kteří máme to přednostní právo, což není až tak úplně fér. Já si dovolím jednu poznámku v rámci svého přednostního práva.

Myslím, že všichni, kteří jsme tu vystupovali, jsme tady vystupovali právě proti těmto bodům, a Komora daňových poradců je připomínkovala. Podle Komory daňových poradců dále nejsou bez rizika i změny spojené s navrženou elektronizací správy daní, bohužel ministerstvo nevyužilo novelu k tomu, aby stávající problémy elektronizace odstranilo, naopak vytvořením v podstatě paralelního komunikačního kanálu k datovým schránkám je na další problémy zaděláno, je ve stanovisku Komory daňových poradců. Například z návrhu vůbec není zřejmé, zda má prioritu doručování do stávajících datových schránek v rámci všeobecně užívaného informačního systému datových schránek, nebo do daňových informačních schránek v rámci projektu Moje daně. Tím dojde k narušení právní jistoty ve vztahu k okamžiku doručení. Kromě samotného odmítnutí připomínek se příslušní odborníci Komory daňových poradců pozastavují i nad způsobem, s jakým k vypořádání připomínek ministerstvo přistupuje. Celkově je přístup Ministerstva financí, které se odmítá hlouběji zamyslet nad dobře míněnými postřehy připomínkových míst, nepochopitelný.

Závěr je: jako by si Ministerstvo financí přálo, aby všichni zaujali postoj Ministerstva průmyslu a obchodu, jehož připomínky byly pouhou gramatickou korekturou.

Tak ještě k té expertní skupině a ke stanovisku třeba Nejvyššího soudu.

Je to tak! Je to tak, jsem to schopný doložit.